Děkuji za dodržení časového limitu. A zatím s poslední faktickou paní poslankyně Bohdalová.

Já děkuji za dodržení časového limitu. Prosím tedy k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

To úplně normální není.

A ta debata je velmi složitá, jak nastavit pravidla, aby ani jedna strana nepřevážila. Myslím, že ten náš pohled, aby to byly ty školské rady a Česká školní inspekce, je prostě správný.

Možná takové excesy jsou, proto vždycky volám po konkrétním příkladu, konkrétní obci, konkrétní radě či starostovi. Já jsem sice byl v jedné školské radě na střední škole, ale nepovažuji je za nebezpečné. Takže já myslím, že to je dobrá instituce.

Došel?

Prosím, vaše dvě minuty. Já bych rád vaším prostřednictvím, paní předsedající, ujistil paní poslankyni Bohdalovou, že velice dobře vím, co se tady projednává, ale obávám se, že ona si plně neuvědomuje dosah této novely a těch technických změn. Já jsem nic nepolitizoval, vůbec nechápu, o čem mluvíte, ale požadoval jsem, aby ty změny sledovaly nějakou koncepci a nějakou vizi rozvoje školství. Ano, to se tu dělo v minulosti. Ten zákon je velmi podrobný, upravuje věci, které upravovat nemá.

Čili vím dobře, o čem mluvím. A druhá věc. Já vím, že to sociální demokracie teď pořád dělá: Vy jste tu vládli a vy jste to způsobili. Mně je to úplně jedno. Já nevím, co bylo v roce 2006 a co ministři za Stranu zelených zrovna navrhovali a prosazovali ve školství. Já jenom vím jednu věc, že tento způsob rozvíjení školského zákona bez koncepce je špatný! A řekl bych to, i kdyby to dělal někdo před pěti lety, před osmi lety, říkal jsem to a budu to říkat dál. Takže paní poslankyně Bohdalová prostřednictvím paní předsedající, nejsem to já, kdo politizuje tuto debatu. A vyzývám vás, abychom se vrátili k věcným problémům, které jsem já tady připomenul. Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou paní poslankyni Němcovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já nejsem expert na školství, nicméně k té faktické poznámce mě vyprovokovala slova naší paní kolegyně Vlasty Bohdalové, která se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, znám ji také z minulých volebních období. Přesto si nemyslím, že byla adekvátní ve vztahu k tomu, co zde řekl předseda ODS Petr Fiala. On koncepčně hodnotil návrh zákona, jeho změny a to, co má přinést. A myslím si, že taková debata k takovémuto tématu patří. Když už mám slovo ve faktické poznámce, dovolte mi, abych se zeptala v této souvislosti pana ministra na to, proč ze zákona bylo odstraněno domácí vzdělávání na druhém stupni, tedy až do 9. třídy, a jakými cestami, kdy vypadlo z těch návrhů, kdy podle mých informací tam zprvu figurovalo a najednou po zásahu snad Legislativní rady vlády nebo nevím koho z toho vypadlo. Argumentuji několika maily, které jsem dostala od rodičů, případně též od žáků, kteří absolvovali toto domácí vzdělávání, a pomohlo jim to vzhledem k jejich buď zdravotnímu hendikepu nebo rodinné situaci apod. Myslím si, že tento prvek stoprocentně má být v zákoně zachován. Děkuji. Já děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. První pan ministr Chládek a po něm pan předseda klubu KDU, pan poslanec Mihola. Já se rovnou dostanu k odpovědi pana poslance Fialy.

Já si myslím, pane poslanče, že to nemáte zapotřebí. Strategie. Školský zákon nemá řešit strategii.

Pokud se obracíte na poslance, čiňte to tak mým prostřednictvím. Děkuji.